Občanka jako taková samozřejmě ještě nějaký důvod k existenci bude mít, protože na ní jsou údaje pro identifikaci, biometrické údaje a podobně. Ty tam jsou a určitě ještě řadu let se budou nějakým způsobem využívat, ale tyto údaje nepotřebují žádný čip. Nepotřebují občanku s čipem, ty tam prostě už vlastně téměř všichni dneska máme.

Poslanecká sněmovna může z jakéhokoliv zákona udělat politikum, ale já jsem se snažil tady mít pouze věcné připomínky a najít cestu, jak tento problém vyřešit.

Děkuji, pane poslanče. Váš návrh eviduji jako procedurální, o kterém budeme hned hlasovat. Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení.

Kdo je pro tento návrh o přerušení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Přihlášeno je 105 poslanců, pro 31, proti 41. Tento návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

To, že přicházíme pozdě, nebo že jdeme se zpožděním, je výsledkem jiných procesů. Pokud se mě někdo ptá, jak to akcelerovat, tak stačí drobnost.

Děkuji za dodržení času.

Děkuji za slovo.

Já jsem nezpochybnil vůbec občanku ani biometrické údaje, které na ní jsou.

Děkuji.

Děkuji. Už nikdo nebude reagovat. Má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Já tímto končím obecnou rozpravu. Má zájem, prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dlužím odpovědi na některé otázky, které tady byly kladeny. To znamená životnost čipu deset let. To už tady myslím zaznělo, co na čipu bude.

K panu kolegovi Pilnému prostřednictvím pana předsedajícího. My si nemyslíme, že tyto dva zákony, o kterých hovořil, jsou v přímém souladu, přímé souvislosti. Já jsem teď ještě ověřoval dobu, kdy se dostane na půdu Poslanecké sněmovny. V současné době je v rámci legislativního procesu v Legislativní radě vlády, takže hrubý odhad je minimálně tři měsíce. Ale opravdu si nemyslíme, že je tam přímá souvislost. Samozřejmě budeme hlasovat ještě o zamítnutí tohoto návrhu.

To znamená, občan si potom o systému zabezpečení, o změně tohoto kódu rozhodne sám v rámci možnosti, kterou dostane. Čtečka opět si myslíme, že podle garance výrobců životnost může být někde kolem deseti let.

I tam je občanský průkaz s čipem po účinnosti zákona zdarma. Takže za nás bych chtěl poprosit, abychom propustili tento zákon do třetího čtení.

Prosím, máte slovo. Já bych jen konstatovala, že v obecné rozpravě vystoupili tři poslanci a zazněly dvě faktické poznámky od dvou poslanců. Pan poslanec Pilný dal návrh na přerušení, který neprošel, a zároveň avizoval, že v podrobné rozpravě navrhne zamítnutí. Děkuji.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.